A ještě mi dovolte požádat o zařazení třetího bodu. Můžeme ho zařadit třeba jako bod třetí dnešního jednacího dne nebo jako bod první zítřejšího jednacího dne, to už prostě nechám na vaší úvaze. Je z jiného soudku.

Nestojí za tu polemiku a nejsou hodna žádného politika, a už vůbec ne ministryně tak významného resortu.

Děkuji vám. Než dám slovo dalšímu přihlášenému, jenom několik oznámení.

Nyní je tedy přihlášen s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura a následuje pan předseda Radim Fiala. Prosím o ztišení. Máte slovo.

To je samozřejmě pro SPD nepřijatelné.

To znamená, Fialova vláda chce plošně zdražit všem občanům České republiky tyto základní životní potřeby.

Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážejících kapitál z České republiky. Co se týče léků, vláda situaci dlouhodobě neřeší, a navíc tady představitelé vládní pětikoalice lžou, když říkají, že je to prý globální problém.

Samozřejmě, ostatní strany vládní pětikoalice v tom nedělají taky nic a jenom k tomu mlčí, respektive tuto vládu ještě podporují. Takže navíc vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zvyšování daní fyzickým osobám, tedy všem občanům České republiky.

Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že by vláda měla předstoupit znovu před Sněmovnu, protože chce v této souvislosti Fialova vláda i měnit programové prohlášení vlády, na základě kterého získala ve Sněmovně důvěru, samozřejmě pouze důvěru vládní pětikoalice.

Navíc jste slibovali, že nebudete zadlužovat Českou republiku. K tomu se ještě dostanu v druhém mimořádném bodě, protože naopak Českou republiku, jako jediná země v Evropské unii zvyšujete státní dluh. Takže já si myslím, že takto závažné informace, které chcete vlastně...

A na stranu druhou jste si tady prohlasovali zvyšování platů politiků. Odhlasovali jste si tady neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, aby vaši političtí exponenti vládní koalice měli neomezený počet trafik za statisíce korun měsíčně, auta s řidičem, sekretariáty.